Registruji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Počkám, až se náš počet ustálí.

Všichni víme, o čem hlasujeme. Je to procedurální návrh, tedy dám o něm hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím... svoji přihlášku tedy stahujete, děkuji. A jako další přihlášený do této rozpravy je pan poslanec Jan Hrnčíř. Nikde ho nevidím. Není přihlášený.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ministryní už nejsem dlouho, ale v každém případě děkuji za udělení slova.

Připomínal nám, že se nám v minulosti nevyplatilo a to se týká i třeba poslankyň a poslanců za mojí politickou stranu, hnutí ANO, já dám jeden příklad. Víte, jak skončily restituce u Ústavního soudu. A tady je to v podstatě jisté, že tento zákon z důvodů, které tady nebudu znovu opakovat a které jsou nejenom tím nálezem č. 55/10 Ústavního soudu zřejmé, takže z těch důvodů, které tady byly již vyloženy, a já jenom upozorňuji, že ta dikce článku 99 zákona o jednacím řádu opravdu na tu normu není přiléhavá, a to si troufnu říct i vlastně jako vaše zmocněnkyně vlády pro lidská práva, že nejsou ohrožena základní práva a svobody občanů tím, že tyto vybrané profesní skupiny což je navíc ještě, a to tady nezaznělo, diskriminující budou zkráceny na svých právech ve prospěch většího celku, a je to zdůvodněno tím, že státu hrozí buď škody, nebo je ohrožena bezpečnost státu. Takže v tomto ohledu jsem si jistá, že ty důvody by nás měly vést ke zvláštní obezřetnosti a neměli bychom manifestovat svým hlasováním ve prospěch projednávání této normy ve stavu legislativní nouze, a navíc i s jistou dávkou retroaktivity, o které zde byla také již řeč, protože 1. ledna všechny ty platy, které mají být sníženy, byly zvýšeny, takže opravdu nejde o zmrazení, tak bychom měli být velmi opatrní a ostražití.

Tenkrát ta vůle politická nebyla. Nová vláda má legitimně samozřejmě možnost znovu tuto otázku otevřít, ale ten proces, jakým jí otevřela, zpochybňuje platnost našeho hlasování od samotného počátku. A tady v tomto ohledu se obávám, že ani jinak vystupovat nemůžu.

Rozhodla jsem se, že ji nezvednu, protože jako právníkovi mně to jde opravdu proti mému přesvědčení hlasovat pro něco, co u Ústavního soudu skončí způsobem, který jsem tady naznačila.

Nejde o tak klíčovou normu, ale jde spíš o to, jestli budeme hlasovat v těchto otázkách, které už jsou i s optikou ústavního práva problematické v budoucnu a můžou být ještě významnější, tak jestli budeme hlasovat podle svého profesního přesvědčení, anebo prostě zapomeneme, že jsme právníci, a zvedneme ruku pro normu, o které předem budeme vědět, že bude zrušena. To už ať si každý podle svého vědomí a svědomí posoudí sám. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já jenom pro pořádek říkám, že se ocitáme ve fázi projednávání, kdy řešíme, zda existují podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání.